Děkuji.

Myslím si, že není možné trvale řešit jenom následky, že je potřeba se soustředit také na to, jakým způsobem bude ta preventivní práce řešena.

Proto mám vlastně jedinou otázku na pana ministra zdravotnictví.

To je v podstatě to nejpodstatnější, protože ty kapacity, jak je budeme přesouvat, tak nám budou chybět tam, kde je potřebujeme, a není možné, abychom tímto způsobem omezovali ředitele krajských hygienických stanic.

Takže to je moje jediná otázka na pana ministra. Děkuji. To byly v tuto chvíli všechny přihlášky s přednostním právem, takže já otevírám všeobecnou rozpravu, do které máme několik přihlášek.

Dobrý den, dámy a pánové.

Bohužel v těchto případech není ošetřené to, že taková matka, která si takto vyzvedne dítě z té školy nebo školky, tak bohužel na to není možné uplatnit nějaký paragraf apod., takže se to buď řeší formou dovolených. A já bych byl rád, pokud by vláda vyřešila i tento problém, protože v té chvíli dojde k dalšímu rozkladu ekonomiky, protože firmy takovéto věci nebudou dlouho schopny tolerovat.

My nevíme, jestli pracovníci pošty to dělají v nějakých ochranných prostředcích, to balení, a nevíme tedy, jestli ty roušky nemohou být úplně náhodně kontaminovány ještě předtím, než přijdou k adresátům. Takže to bych byl také rád, pokud by mi to někdo kompetentní, buď pan ministr vnitra, nebo ministr zdravotnictví, dovysvětlil. Co se týká léčebných postupů. Já jsem si tady vytáhl statistiku, je to tedy statistika, která byla zveřejněna na profilu pana premiéra. Je to v podstatě statistika toho, že čím víc nakažených lidí v naší republice je, tak tím méně procent, v dnešní době už to jsou tedy promile, umírá z těch lidí.

Já nechci tady skutečně bagatelizovat COVID19, to ani náhodou.

Další věcí, která tady je, tak byly vyvinuty určité léčebné postupy pomocí dostupných léků.